Děkuji za slovo, pane předsedo.

Mohli bychom zlikvidovat velké řetězce například prodejen elektroniky, aby se uživili malí. Skutečně tohle vážně myslíte? Kde je ta hranice, kam půjdete? Copak i do těch velkých prodejen nedodávají čeští výrobci?

Já si myslím, že v dnešní době rozlišovat a vnucovat lidem kolikrát něco, co dokonce ani na tom trhu není. Vy jste tak dlouho měli plánovanou ekonomiku, až jste nezvládli ani plánování toaletního papíru.

Opravdu pojďte ten návrh zamítnout. Škoda času. Ano. Prosím, pan poslanec Kalousek, faktická poznámka.

A víte, proč jsou proti, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego? Protože tohleto jsou lidé, kteří vyznávají lidskou svobodu, a není lidské svobody bez ekonomických svobod. A je samozřejmě spousta norem, které nutně některé ekonomické chování musí regulovat. Ale každá zbytečná regulace každé ekonomické svobody ve svém důsledku omezuje svobodu lidskou. A to vadí i těm živnostníkům, kterých by se to netklo. To nevadí jenom komunistům ve všech politických stranách této Sněmovny.

Tam to mají stanoveno na těch 200 metrů a tam se skutečně liší ten zákaz nezákaz. Takže je to opsáno ze zákona francouzského.

Ale těžko hledat nějaké řešení. Ony mohou mít také zavřeno.

Nevím proč, mají to asi nějak spočítáno, že je to pro ně lepší.

Je to taková těžká volba. My jsme se snažili, aby tam byly zastoupeny takové ty klasicky křesťanské svátky a potom aby tam byly svátky, které zdůrazňují nebo připomínají českou státnost. Takže tyto dvě kategorie jsou tam částečně zastoupeny. Takže to jenom k tomu, potom možná ještě ten zbytek bych řekl v závěrečném slovu. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Kučera, faktická poznámka. My jsme celou řadu odpovědí neslyšeli od pana senátora. Já bych možná připomenul další bod, který je poměrně důležitý, a myslím si, že pro menší města naprosto zásadní. Tady v návrhu zákona se zmiňuje to, že to neplatí pro lékárny, což je samozřejmě správné.

Nákupní centrum tedy bude zavřeno, protože je nad 200 metrů, a jestli v tom objektu bude otevřena pouze ta jedna lékárna, nebo jestli ta lékárna se taky zavře.

Zavřeme ji taky? Nebo to máte vymyšleno nějak jinak, pane senátore?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu velmi krátce.

Nemusí samozřejmě se mnou souhlasit. Přiznám se, že až nyní jsem si trošku podrobněji pročetl důvodovou zprávu, která provází sněmovní tisk 275. Doporučuji to, kolegyně a kolegové, vám všem. Tam snad není žádné zdůvodnění. Pan poslanec Koskuba a po něm ještě jedna faktická paní poslankyně Černochová. Než dorazí pan poslanec, tak omluvím pana poslance Farského prodloužím jeho omluvenku až do 16. hodiny. Pan poslanec Černoch se omlouvá od patnácté až do konce jednání ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

To je pohled, který bych rád slyšel, jak to bude řešeno. A jsem třeba upřímně rád, že u nás v nákupním centru vyrostla i pobočka České pošty, takže kromě lékárny má člověk v sobotu, v neděli, protože neurazte se řada z nás má povolání, kdy se prostě domů dostaneme až ve svátek, kdy můžeme vyřídit své věci. Ale já bych měl, dámy a pánové, takový obyčejný návrh.

Připomenu takovou maličkost.

Možná si pak uvědomíme, o co přicházíme. Ale těm našim zaměstnancům bych to z duše přál.